A teď jste sáhli na pracující lidi.

A samozřejmě to ekonomicky nevěstí tím pádem vůbec nic dobrého. Když to podtrhnu a shrnu, tak ekonomové jasně říkají, například ekonom Libor Dušek, že ten váš vládní balíček daňový balíček, bude průměrného Čecha stát 15 000 korun ročně.

A pakliže bude tento můj návrh odmítnut, tak navrhuji navrácení k dopracování, což určitě by měla alespoň tento návrh koalice podle mého názoru akceptovat, protože sami jste přiznali během tohoto týdne, že to dopracováno nemáte, protože se sami v koalici přehadujete o tom, jaké položky budou v jaké sazbě a nejste sami ještě dohodnutí. Problémem je, že tím rukojmím té vaší nekompetentnosti a toho chaosu jsou všichni občané České republiky a české firmy. Takže to znova vzbuzuje tu nejistotu, znova jsou další problémy. A samozřejmě nejistota v ekonomice, nejistota mezi občany, to už je potom řetězový problém a nevěstí to vůbec nic dobrého. Já děkuji. A další přihlášenou s přednostním právem je paní předsedkyně Alena Schillerová. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážené dámy, vážení pánové, pane premiére, páni ministři. Říká se, že existují dva druhy podvodů.

Že v této Sněmovně není ani jeden poslanec, který by nevěděl, že tento daňový balíček znamená nejvyšší zvýšení daní v novodobé historii naší země.

A to jenom proto, že nenašel dostatek času, odvahy a pokory k tomu, aby odpovídajícím způsobem vybíral především daně stávající a slíbené úspory realizoval tam, kde slíbil. Tedy na výdajové straně státního rozpočtu. Vážené dámy, vážení pánové, zlatým pravidlem obrany proti nekalým nabídkám je nikdy neříkat ano, ani souhlasím. Neříkejte proto, prosím, ano ani souhlasím daňovému balíčku, a to minimálně, dokud vláda nepřestane mlžit ohledně úspor na výdajové straně rozpočtu.

Nikdo z vás dnes už opravdu nemůže říct, že s daňovým balíčkem a jeho škodlivostí nebyl seznámen.

Neocitli jste se v časové tísni ani pod tlakem. Takže se nebudete moci jednou vymlouvat, že jste byli ministrem financí oklamáni. V příbalovém letáku, neboli důvodové zprávě, kterou máte každý k dispozici, je stále na straně 21 černé na bílém uvedeno varování sepsané odvážnými odborníky Ministerstva financí: Že tato předloha způsobí pokles hospodářského výkonu Česka, růst nezaměstnanosti, negativní sociální dopady, ztrátu kredibility a já dodávám i vašeho vlastního politického kapitálu. I vašeho vlastního politického kapitálu, ale to je vaše věc.

Dobře si pamatují, co s naší ekonomikou udělaly tupé škrty a zvyšování daní poslední vlády ODS.

Nebojte se postavit tomu, čemu nevěříte, i kdybyste měli pocit, že budete stát sami. Nejste sami. Stojí za vámi 89 % obyvatel České republiky, kteří si myslí, že by se úspory měly hledat na straně výdajů. Stojí za vámi dvě třetiny Čechů, které jsou přesvědčeny, že daňový balíček Zbyňka Stanjury je špatný vtip.

Poslední přání, které nyní pro to mám.